Takže jste žena, jste dáma, takže musím zakročit.

Tak prosím.

A já věřím tomu a chci tomu věřit, že to vždycky měří velice na laboratorních vážkách. Protože nejde o nic menšího než o základní práva a svobody našich občanů.

Nechci domyslet nejhoršího. Takže končím.

Nyní ovšem nastupují muži. Z místa mám dvě přihlášky do obecné rozpravy. Jsou to zatím poslední dvě přihlášky v obecné rozpravě. Tak pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych jim poděkovat, popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct, já jsem se tady zavázal, že budu takovým kritickým elementem v té vakcinační diskusi. Jak tady zaznělo od kolegů, doufám, že debata o té vakcinaci a případná vládní kampaň bude inkluzivní, že nebude prosazovat jenom jeden názor.

Aby neměli pocit, že je někdo žene směrem, kterým nechtějí být hnáni.

Prosím, máte slovo.

Tak jsem si dal čas a jenom jsem srovnal to, co všechno v období kritického stavu opozice přinesla jako konkrétní návrhy řešení, konkrétní návrhy zlepšení, a budu tady o nich mluvit. Pokud se bavíme o tom, co představuje největší podrážení nohou pro samotnou vládu, tak je to přece vláda samotná. Pokud veřejnost má respektovat opatření, a teď opravdu jde o to, aby je respektovala, přijala je, samozřejmě s nutnou mírou nepohodlí a opravdu výlučnosti proti obvyklému životu za své a podřídila se jim, tak to přeci musí být opatření srozumitelná, opatření, která mají hlavu a patu, a opatření, která si vzájemně neodporují. Pokud taková nejsou, tak to je přesně to, o čem mluvím, že znamená, že vláda tím sama sobě podráží nohy.